Začaly jsme o tom diskutovat a ona mi sdělila následující: Nejlepší asi bude, paní ministryně, když si ten projekt vezmete na ministerstvo, a pak samozřejmě se s tím můžete seznámit, protože a teď jsme začaly uvažovat budu členkou pracovní skupiny, což jsem mohla hravě udělat. Ale protože šlo o záležitost, kterou jsem považovala za naprosto běžné plnění svých pracovních povinností, a vůbec jsem to neviděla tak dramaticky, tak jsem říkala paní ředitelce: já si to nechám ještě všechno projít hlavou o víkendu, panu řediteli Šternovi zatím nic neříkejte, protože nevím, jestli nechám ten projekt na Probační a mediační službě, nebo na Ministerstvu spravedlnosti, nezastihla jsem ho v kanceláři, a chci to s vámi i sním projednat osobně. A o víkendu si na to udělám čas. O víkendu jsem o tom přemýšlela a došla jsem k závěru kromě jiného i kvůli tomu, že jsem si říkala, že by to bylo bráno s určitou nevolí, a nechtěla jsem žádnou zbytečnou nespokojenost nikoho vyvolávat, natožpak medializaci, takže jsem se rozhodla a ještě dříve, než jsem se dozvěděla o tom, co učinil pan náměstek Štern, jsem hovořila s paní ředitelkou a řekla jsem jí, že nechávám projekt se stávajícím vedením na Probační a mediační službě a že se dohodneme, jakým způsobem nám zpřístupní informace jako vedení, nebo přinejmenším mně, ale já jsem hovořila vždycky o užším vedení, z toho průzkumu trhu, abych si byla jista, že cena, která je uvedena, je dostatečně nízká, resp. není příliš vysoká. Když už jste si vyžádali tuto informaci, tak bych prosila, pane předsedo, o klid, protože já si myslím... Já také prosím o klid! Pokud někdo potřebuje debatovat, tak mimo tento jednací sál, pokud samozřejmě nestojí právě u pultíku. Myslím si, že tyto informace jste chtěli, a pokud to nebyl zástupný problém a nebudeme tady probírat rozkladová řízení a to, co se dělo před několika měsíci a co probíhá můžu předejít otázce a odpovědi, probíhající rozkladová řízení, o tom bych stejně nemohla ani hovořit , tak musíte, nebo měli byste věnovat teď pozornost tomu, když vám zdůvodňuji své kroky.

Můžu vám říci, vážené kolegyně a vážení kolegové, že jsem to zpočátku vůbec nechápala, co mně sděluje, takže jsem si to nechala asi třikrát vysvětlit a říkala jsem jaké nestandardní kroky? Já jsem dokonce myslela, že došlo k něčemu v rámci Probační a mediační služby, která tento projekt měla, a že mě tímto způsobem chce sdělit něco, co se vůbec mě netýká. To, že jsi chtěla po mně ceny, které jsou důvěrné.

Jeho odpověď byla opakovaná a zněla: Cítil jsem se obcházen, tohle se nedělá, to byl nestandardní krok, ministryně přece nemůže chtít informace o cenách, které by měly být důvěrné. A můj první náměstek pan doktor Pelikán říkal: Všechno bych ještě mohl pochopit já tedy dávám do závorky: já ne ale on řekl, všechno bych ještě mohl pochopit, ale vůbec už nechápu, proč jste musel vyjít z protikorupční policie, protože mezitím už to spočítali, že to bylo v tisku okamžitě, resp. v médiích, a zavolat Lidovým novinám. A on říkal: Ano, udělal jsem to a myslím, že je to správné, já si za tím stojím. Já jsem potom řekla, a tím skončím svoji informaci k bodu jedna: Děkuji, odejdi a my se poradíme, ale už bez tebe, jak na to budeme reagovat. A vydala jsem potom, naformulovala jsem tiskové prohlášení, které jsme vydali, abychom uvedli věci na správnou míru. Myslím si, že není třeba mého dalšího komentáře. Pokud jde o bod dva, jaká je situace na Ministerstvu spravedlnosti.

Pokud jde o plnění legislativních úkolů, myslím, že bude lepší se zeptat prvního náměstka.

Čili já vždycky budu hledat kompromisy, ale samozřejmě jenom do určitého bodu.